A já bych mnohem radši viděla, abychom to výrazně navyšovali. Nicméně každé navýšení peněz znamená prostě navýšení ve státním rozpočtu a všichni tady víme, jak to pak vypadá, jak je boj o každou jednotlivou položku, o její navyšování, a jak řada lidí obviňuje Ministerstvo práce z toho, že chce neustále více peněz.

To znamená, že tohle dostatečně ilustruje fakt, že současná vláda, současné Ministerstvo práce řadu potřebných kroků už učinilo. Ale jak říkám, já bych samozřejmě ráda viděla výrazně vyšší navýšení.

Nicméně my samozřejmě bojujeme dále. A tady to usnesení, které je zde navrženo, já proti němu vůbec nic nemám, já s ním vlastně souhlasím. Jediné, co se domnívám, že je trochu nadbytečné.